Nemám momentálně nikoho přihlášeného k pořadu schůze, proto se ještě pro jistotu rozhlížím, zda tak někdo nechce ještě učinit.

Až se náš počet ustálí, můžeme zahájit hlasování.

Prosím o klid pro vystoupení paní ministryně. Máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Těsné.

Bylo to o rychlém řešení, o velice účinné pomoci pro miliony našich občanů, pro statisíce českých domácností. My budeme teď bedlivě sledovat, s čím přijdete.

Děkuji. Máte slovo.

I to jste zamítli.

Ale já chci říci, že to opravdu je vážná věc. Nepředstavili jste vůbec nic, zamítli jste a odmítli jakoukoli diskusi.

Nenabízíte ho ani ve vašem chystaném programovém prohlášení. Tam není nic ohledně toho řešení. A my očekáváme, že ihned, jak se chopíte vlády, což je zítra, tak představíte... ... v pátek, pozítří, tak představíte a vyřešíte zdražování v České republice. Prosím, žádné vymlouvání.

Vy to musíte vyřešit, nikdo jiný to nevyřeší. Za rok to nebude. Já jsem to četl před pár dny. Jak za rok? Nejste připraveni! Takže tři roky na to potřebujete tím pádem. Prosím vás, za tři roky? Jak to bude trvat? Pane premiére, můžu vás vyzvat, abyste teď šel na mikrofon a řekl, kdy vyřešíte to zdražení? Stejně jste se ptal vy v minulém volebním období dosavadní vlády.

Jednoduchá otázka, pane premiére. Prosím, odpovězte!

Je před Vánocemi, lidi nemají peníze, rádi by si užili svátky. Tak odpovězte teď tady na otázku. A odpovězte tady, kdy vyřešíte to zdražení! Ať se lidi můžou připravit. Ať vědí, protože každý měsíc jim chodí fixní platy, příjmy, ale náklady stoupají, tak teď potřebují od nového premiéra a od nové pětikoalice jasnou radu, jasnou informaci. Ti lidé nemají peníze!